Takže občané už si velmi stěžují na to, že se v mnoha místech, například v MHD a podobně, už necítí ani jako v České republice.

Upozorňoval jsem tady na to jediný.

Já jsem neuhnul nikdy z cesty a prostě přesně říkám ty samé věci a neměním názory, kam vítr, tam plášť.

Ale my tady ještě můžeme zachránit ten sociální smír a tu bezpečnost tím, že sem nebudeme brát nikoho takového.

Říkám to na rovinu a útočte si na mě, jak chcete.

To bylo zajímavé, jak oni psali o tom, kolik je stojí ti migranti, které si tam vzali.

Je opravdu potřeba tohleto odmítnout a zabránit tomu.

Říkám na rovinu, ne šíření islámu v České republice.

To je děsivá situace!

Nikdy se to tady nesmí stát.

Já myslím, že už dneska ta bezpečnostní situace je v tomto ohledu neúnosná.

On nechce dělat nic, on neodpověděl, jaké má řešení.

O čem to mluví? Ambicí jakékoliv vlády a ministra vnitra by snad mělo být, aby tady byla co nejnižší kriminalita, aby kriminalita měla sestupnou tendenci.